Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce představit náš pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení.

Tato úprava by znamenala jednak vypuštění podmínky minimálního počtu zaměstnanců oprávněných subjektů v těch měsících, kdy budou o prominutí povinnosti odvádět pojistné žádat oproti březnu letošního roku. A taktéž navrhujeme i zrušení další podmínky pro uvedení prominutí pojistného, a to té, která stanoví minimální úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců ve srovnání se stejným ukazatelem v letošním březnu.

Cílem našeho návrhu je tedy rozšířit okruh zaměstnavatelů, kteří budou mít na prominutí plateb pojistného nárok. Podmínky, které vláda stanovila, jsou velmi přísné a restriktivní, a to i ve srovnání s jinými kompenzacemi v rámci mimořádných opatření nouzového stavu. Tyto podmínky znemožňují přístup k využití možnosti prominutí pojistného mnoha poctivým zaměstnavatelům, kteří v důsledku nouzového stavu, zejména i kvůli zákonné povinnosti omezit či zcela přerušit svou podnikatelskou činnost, v žádném případě nemohli udržet takto vysoký počet zaměstnanců, resp. mzdových nákladů. Pohříchu toto pomyslné kladivo opět dopadá především na ty nejmenší podnikatele a zaměstnavatele.

Děkuji, paní poslankyně. A nyní vystoupí pan poslanec Jan Bauer. Připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, ono už to tady dnes zaznělo. Chtěli bychom nicméně změnit já jsem si poznamenal nahodile stanovené parametry.

Pokud chce vláda opět rozjet ekonomiku, a ono to tady zaznělo, a udržet maximum pracovních míst, nemůže svou pomoc ve formě prominutí odvodů omezit pouze na malé firmy do 50 zaměstnanců. My přicházíme hned s několika návrhy změn, které okruh těchto firem rozšíří, a tudíž zvýší šanci na přežití řady z nich.

A toto je na rozdíl od toho, co jsme schválili před 14 dny, opravdu skutečná pomoc, jak těmto firmám alespoň něco kompenzovat.

Navrhujeme zrušit podmínku 50 zaměstnanců a rozšířit možnost odvést za dané období snížené odvody na všechny firmy. My tímto návrhem reagujeme na to, že vládní návrh zákona chce umožnit tříměsíční zrušení sociálních odvodů za zaměstnavatele jen velmi úzkému okruhu těch nejmenších podniků, aniž by bylo vysvětleno, proč by podobnou podporu neměly získat i firmy větší. Vláda tímto omezením opomněla zaměstnavatele, kteří zaměstnávají výraznou většinu zaměstnanců. A pokud vím, také podle šetření Hospodářské komory by problémy podniků výrazně zmírnilo právě dočasné zrušení placení povinných plateb podnikatele podobně jako u osob samostatně výdělečně činných. Jedná se o zmírnění podmínek poklesu mezd. Tento návrh stanovuje úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru alespoň ve výši 70 % namísto vládou navrhovaných 90 %. Firmy v této době snižují mzdy, aby vůbec přežily. A navrhovaný pokles objemu mezd do 30 % oproti tomu považuji za rozumnou a vyváženou podmínku. Tento pozměňovací návrh řeší otázku souběhu s programem Antivirus.

Variantně navrhujeme limit počtu zaměstnanců zvýšit na 500 oproti vládou navrhovaných 50, přičemž tento návrh současně vypouští podmínku zachování výše úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců na úrovni 90 % za měsíc březen a ponechává pouze kritérium zachování 90 % zaměstnanců.

Myslím si, že v tomto detailu jsme vyslyšeli volání z praxe a vracíme opět tu osmidenní lhůtu do původní podoby tak, jak ta legislativa byla platná ještě před 14 dny. Takže to je vše za mě. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Za klub Pirátů chci uvést, že jsme jenom jaksi neradi, že ten zákon přichází až teď. Odpuštění pojistného na sociální zabezpečení bylo něco, co myslím celá opozice navrhovala, že to mohlo být dříve. Jen škoda, že nejsme o měsíc, o měsíc a půl zpátky. Konkrétně k těm hranicím, které už zmiňovali i mí předřečníci.